Ale já bych se zaměřil spíš na činnost resortu ministerstva průmyslu, kde pan vicepremiér právě byl ten, který pomohl velkému množství podnikatelů a všemi těmi bonusy, pobídkami a dotačními tituly nám zabezpečil v koronavirové době, abychom aspoň ty podnikatele trošičku udrželi a podrželi. A tím se ukázal také jeho rozměr nejenom odborný, ale rozměr lidský. Myslím si, že pan kolega Havlíček je právě ten, který dokáže to, co umí, uplatnit v řízení Poslanecké sněmovny. A navíc jeho diplomatické schopnosti, to jsou právě ty schopnosti, které by předseda Poslanecké sněmovny mít měl. A já jsem stoprocentně přesvědčen, že pokud Poslaneckou sněmovnu bude řídit pan kolega Havlíček, budeme moct být hrdi na řízení Poslanecké sněmovny. Děkuji a poprosím poslance Jana Volného do rozpravy, připraví se poslanec Benda.

Kolegové, kolegyně, dámy a pánové.

Já to slyším opravdu ze všech stran a nemyslím si, že to je zrovna správný první krok, který naše budoucí vláda udělala, protože...

A opravdu jsem v očekávání, jak se kolegové vypořádají s tím slibem, že sníží rozpočet o 80 miliard to je to poslední číslo, o kterém se mluví.

Říkáte, že to bude ze začátku příštího roku, a připouštíte rozpočtové provizorium.

Děkuji.